Neeviduji žádnou přihlášku a končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k podrobné rozpravě a táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho, kdo by se hlásil do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Nyní přečtu návrh usnesení, o kterém dám následně hlasovat: